Vždyť nám tady vykládá, jak ty věci tlačí a ovlivňuje. Budeme stále v té rétorice před tím rozhodnutím, ačkoliv tu zprávu evropských právníků zde mám ve fotokopii. Takže my jsme chtěli, aby Sněmovna toto projednala. A tento jasný signál, který je v zájmu i poslanců, i vlády, i pana premiéra Evropské komisi vyslala a šla tou cestou zveřejnění výsledků tohoto auditu co nejdříve. Tento bod nebyl zařazen na jednání Sněmovny. Je to jeden z těch tří důležitých bodů, který je na jednání dnešní mimořádné schůze, na které teda pan premiér není. A já vás prosím, umožněme, aby tato schůze začala se schváleným programem, a pojďme se bavit o tom usnesení, protože já si myslím, že je to v zájmu skutečně všech. Já vám děkuji za váš čas. Respektive revizi omluvy.

Pane předsedající, vážená jedna paní ministryně vlády České republiky, tak děkujeme alespoň vám za to, že jste si na nás udělala v nabitém programu čas a budete poslouchat to, co vás jednoznačně a každopádně nudí. To jsou prostě slova poslanců Parlamentu České republiky, tedy toho tělesa, které vaší vládě vyslovilo důvěru. Samozřejmě my jako STAN podporujeme, aby byl schválen program dnešní schůze, a chtěli jsme všechny poslankyně a poslance o toto požádat. A ten důvod je jednoduchý.

Dneska máme mimořádnou, ale skutečně mimořádnou příležitost se nebavit personálně, nebavit se osobně. Je tady zpráva NKÚ, jsou tady na stole fakta o tom, jak český stát funguje, respektive nefunguje, a vláda České republiky, vládní poslanci, koaliční poslanci, mají jedinečnou příležitost vstoupit s námi do diskuze a přesvědčit nás o tom, že ta fakta jsou jiná, že skutečně ta zpráva NKÚ nepopisuje realitu stavu České republiky. Prosím umožněte tuto diskuzi, umožněte ji v té Poslanecké sněmovně, která vaší vládě vyslovila důvěru. Pan premiér Babiš tady hovořil o tom, že se jedná o nějakou zprávu a že by se NKÚ měl věnovat číslům a neměl by se zabývat věcně tím, v čem funguje nebo nefunguje Česká republika.

O stát, který má 150 vládních koncepcí a strategií, ale o stát, který postrádá vizi. Vizi dlouhodobého rozvoje a ambici tu vizi uskutečnit. Jaké jsou jednotlivé danosti toho celého popisu České republiky v současnosti. Digitální správa, digitální stát, o kterém hnutí ANO tak vehementně mluvilo ve všech volebních kampaních. Tak zákon o digitální službě, jak jistě víte, nenavrhuje vláda, ale je to návrh zástupců poslaneckých klubů. Daňové povinnosti, kdy vláda jeden rok daně snižuje, druhý zvyšuje a dává tím velkou míru nejistoty všem v České republice, kteří daně platí. Odra, ale stále nám chybí jasná energetická koncepce našeho státu, nemáme stále vyřešeno, zda budeme nebo nebudeme dostavovat bloky jaderných elektráren a jak náš stát bude energeticky soběstačný v budoucnosti. Pět let mělo hnutí ANO jednoho ministra dopravy, rekordmana ve svém rezortu. Stavební zákon paní ministryně je zrovna přítomna. Jednoznačná zodpovědnost hnutí ANO.

Stavební zákony jsou natolik složité, že to prostě znemožňovalo soukromníkům, městům, obcím, developerům Českou republiku dále rozvíjet. To už je zodpovědnost hnutí ANO. Pět let v tomto rezortu vládly ministryně tohoto hnutí. Předložily rekodifikaci stavebních zákonů, které nefungují, jakékoliv pozměňovací návrhy odmítaly, a teď nám slibují, že za pět let předloží zcela nový zákonný rámec a najednou se v České republice stavět bude.

Ale hned v druhém dechu dodává, že lidé za své daně za své daně v České republice nedostanou odpovídající služby. V rámci Evropské unie jsme na 24. pozici ve výkonnosti veřejného sektoru. V rámci Evropské unie jsme na 26. pozici ze všech členských států v časové náročnosti plnění daňových povinností vůči státu. Opravdu není ambice vlády České republiky vyšší, než být v poslední třetině všech států Evropské unie v rámci plnění základních povinností státu?

První reforma vzdělávacího systému. Nejsou nastaveny cíle, není nastaven dlouhodobý horizont českého školství. Protože nemáme jasně stanovenou vizi a cíle. Inovace státní správy, kde digitalizace zaostává, kdy například v Estonsku zvládnou podat daňové přiznání čtyřikrát rychleji než v České republice, o tom už tady mluvili i mí předřečníci. Inovace sociálního systému. My všichni, kteří tady pocházíme z komunální sféry, víme, že prostě sociální systém, například systém sociálního bydlení, v České republice nefunguje.

Environmentální politika našeho státu. Nedaří se plnit opatření a cíle v oblasti kvality ovzduší a dosahování energetických úspor. A my jako STAN chceme znovu zopakovat usnesení, které už jsme jednou podávali, a to že vyzýváme vládu České republiky, aby předložila Poslanecké sněmovně konkrétní plán termínovaných urgentních kroků vedoucích k zamezení nadměrné vodní i větrné eroze půdy a snižování její kvality a k zamezení zhoršování kvality spodní i povrchové vody. My tady řešíme dílčí problémy.

Neřešíme věci, jako například problém sucha, který na Českou republiku dolehne v obrovské míře, protože řada obcí není napojena na infrastrukturu. My řešíme banality, místo abychom řešili životaschopnost naší země pro další léta. Stát se totiž nemá řídit jako firma, jak nám dlouhodobě říká pan premiér. Je to totiž velmi složitý mechanismus, který prostě vyžaduje přístup, který v sobě neobsahuje to, že vybereme pár lidí, které nominujeme do vlády, budeme jim říkat odborníci, ono se ukáže, že takovými odborníky nejsou.